Prosím, jenom pro stenozáznam, nezpochybňuji hlasování, ale hlasování 92 ohledně krizového štábu, mám na sjetině zdržel se, a hlasoval jsem pro. Děkuji.

Poprosím pana zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Jiřího Dolejše, aby se ujal slova.

Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, ani já nechci zdržovat.

Já si myslím, že každá troška je důležitá.

A byla jsem přítomna i diskusi, kde jednomyslně doporučují, výbor, rada, aby Poslanecká sněmovna vzala tu mimořádnou situaci v úvahu a na dobu dvou let udělala takovou výjimku a motivovala tímto způsobem soukromé dárce. Já si od toho osobně jako zmocněnkyně pro lidská práva neslibuji nějaký obrovský výtěžek ve prospěch nestátních neziskových organizací, ale na druhé straně si myslím, že by bylo velmi špatné, kdybychom této možnosti nevyužili, protože často ty organizace právě v těchto dobách suplují nebo doplňují práci státních institucí, organizací a těch, kteří nestíhají.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Nebudu zdržovat. Tak tomu tedy říkám opravdu spíše destrukce než konstruktivní přístup. My se snažíme vyjít vstříc právě i opozičním návrhům, pokud jsou smysluplné a obsahově odpovídají té aktuální situaci, a za to celou tu dobu, co jsem tady seděla, si vysloužíme pouze kritiku. Jenom proto, že zde bylo veto na devadesátku.

Takže jsem opravdu velmi zklamaná. Je to důkaz toho, jak to opozice myslí vážně.

Přesto si to neodpustím. A navíc, paní předsedkyně prostřednictvím pana předsedajícího, omlouvám se, ale to vaše vystoupení, ta faktická poznámka teď přede mnou, ta vlastně, když to zkrátím, říkala, buďte vděční, že se vůbec zabýváme nějakým opozičním návrhem. Takhle to přece nemá být! Pan předseda Michálek s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo.

Já jsem myslel, že to bude rychlé, ale kolegové zřejmě pochopili, že když se někde řekne veto, tak že je konec. Veto znamená, že se to projedná. Já jsem pak chtěl navrhnout, nebo připomenout, že garančním výborem by měl být rozpočtový výbor. Ten je dokonce hned příští týden, tak uvidíme. V každém případě to tam rádi a důkladně projednáme, protože souvislosti daňových věcí a veřejně prospěšných aktivit nepochybně zajímavé a důležité jsou, budeme se tomu věnovat. Nic víc. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Je to dobrá věc. Rozumím tomu vetu v tom smyslu, že chcete, aby se to projednalo kvalitně, dobře. Nabízím vám v tento moment alternativní řešení, co se týká lhůt k projednání, protože jestliže příští týden je rozpočtový výbor, tak navrhuji zkrácení lhůty a nechám hlasovat variantně, to znamená, nejkratší dobu, v případě, že bude souhlasit pan předkladatel, 7 dnů, 20 dnů a 30 dnů, protože v případě 7 dnů se dá příští týden projednat a další týden se dá předložit do druhého čtení na plénu Poslanecké sněmovny. Jestliže myslíte vážně to, že chcete tento záměr podpořit, můžete zkrátit lhůtu na projednání, a ta možnost uvést tento zákon do života zde reálně existuje.